Ale já bych chtěla v tuhle chvíli otevřít jedno aktuální téma a tím jsou samozřejmě v tuto chvíli rozhodující prezidentské volby. A tím, že tady máme pana ministra vnitra a tím, že jsem se dozvěděla od paní předsedkyně našeho klubu, že včera se na grémiu dohodlo nebo dohodlo, my s tím tedy v žádném případě nesouhlasíme že zítra nebudou interpelace, jinak bych samozřejmě k tomu využila interpelace, a to jsou voličské průkazy.

Pokud jsem se zeptala, jestli máme do současné chvíle počet vydaných voličských průkazů v prvním kole, tak mi na to nikdo nedokáže odpovědět, a že prakticky ta informace není. Takže já si myslím, že bychom to měli mít pod nějakou kontrolou, a myslím si, že bychom informaci, kolik bylo vydáno voličských průkazů a kolik lidí pak opravdu ten voličský průkaz využilo, tak bychom tu informaci mít měli. A je to úplně stejné, jako když přijdete do volební místnosti a počítají se přesně obálky, kolik se jich vydalo a kolik se jich odevzdalo, a musí to souhlasit, tak jsem prostě přesvědčena o tom, že by to mělo souhlasit i u těch voličských průkazů.

Takže já si myslím, že je to téma důležité, aktuální a myslím si, že pokud tady máme pana ministra vnitra, tak by se k tomu mohl vyjádřit. Takže bych proto požádala, aby tento bod byl zařazen jako první bod dnešního jednání s názvem Voličské průkazy. Děkuji vám. Děkuji. Tímto byly předneseny všechny návrhy na změnu pořadu schůze.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Předřadili jsme tedy tento bod. Dále paní poslankyně Jana Pastuchová navrhla zařazení nového bodu Omluva ministryně obrany Jany Černochové dvěma milionům občanů ČR a podporovatelů Andreje Babiše pokud to nečtu úplně přesně, myslím, že v zásadě to je ono. Zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto bodu? Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování o zařazení tohoto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Také tento návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování. Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Prosím. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji, pro stenozáznam tedy.

Pokud by byl schválen, budeme hlasovat pevné zařazení. Kdo je pro? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Opět zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto bodu? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?